Za třetí. Výklad soudní, v tomto případě pouze výklad činěný Ústavním soudem. Ten za nás problém nevyřeší.

Tento výklad není závazný. Já bych řekla, že tady nejsou jenom dvě skupiny.

Máme zde komisi pro Ústavu a je to jeden z úkolů, kterým bychom se měli zabývat.

A tady je třeba říct první závěr.

To prostě nejde.

A prostě nedošlo. A my vůbec nevíme já vycházím z toho, co nám bylo řečeno co si pánové řekli. Tady neproběhlo žádné vyšetřování. Čili mohu tomu věřit, a nemusím tomu věřit. Kdyby tam byl pan prezident, říkal by zřejmě pravý opak.

Bylo to jednostranné slyšení jednoho z účastníků, který je logicky podjatý. Logicky, protože hájí svoji věc. Čili bylo by to porušení jednoho ze základních procesních pravidel slyš druhou stranu.